Děkuji za slovo, pane předsedající.

Co byla druhá věc, pane předsedající?

S radostí.

Jestli byste zopakoval své tvrzení, že strana pirátská plně podporuje znění Marrákešské deklarace, protože je ve stoprocentní shodě s vaším volebním programem. Tak, to je ta otázka.

A už v této diskusi nebudu vystupovat, s dovolením. Děkuji za slovo. Tak pan poslanec Benešík, potom pan poslanec Peksa, všechno faktické poznámky. Děkuji, pane místopředsedo.

Dobré dopoledne, dámy a pánové. Chtěl bych, když už tady tedy taháme výroky z výboru pro evropské záležitosti, poprosit pana kolegu Volného prostřednictvím pana předsedajícího, zda by nezvážil omluvu vůči panu předsedovi Benešíkovi za prohlášení, kdy o něm před ostatními členy výboru řekl, že je fracek. To připadá nevhodné i mně. Děkuji. Tak to byly faktické poznámky.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tato deklarace může být bodem zlomu v procesu migrace do Evropy.

Vyzývám vás proto všechny, abyste hlasovali kladně pro naše usnesení. Děkuji vám. Pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Děkuji, pane místopředsedo.

Potom jedno velmi důležité upozornění pro všechny další vystupující. Nejsem žádným zastáncem Marrákešské deklarace, ale na výboru bylo jasně vysvětleno, zdůvodněno, snad na nade vši pochybnost, že ministr vnitra nic nepodepsal. Nekonečná migrace teď mi dovolte spekulaci.